Ten velmi podporuji. Bohužel na školském výboru neprošel. A je to velká chyba. Víte, jaká byla napjatá situace ohledně přijímacích zkoušek na střední školy. Mohly být dva termíny. Podle mého názoru nic tomu nebránilo, ale bylo to vlastně jenom v rukách pana ministra školství.

Já si myslím, že v tomto by měla být Sněmovna suverén, který by, když se situace nějak vyvíjí, tak jak se dobře vyvíjela na jaře, mohla změnit a mohli jsme se vystříhat úplně zbytečných nedorozumění, napětí.

Ten termín přijímacích zkoušek a také možnost odvolání úplně zbytečná věc. Takže závěrem chci deklarovat, že tento vládní návrh podpořím, protože jsem pro to, aby online výuka byla součástí školského zákona. Je potřeba myslet ale na všechny stupně škol, nejenom na ty základní, a komunikovat i s těmi zřizovateli. A znovu se přimlouvám na závěr za ten pozměňovací návrh kolegy Baxy, prosím i o jeho podporu. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, předložený zákon zavádí povinnost účastnit se distanční školní výuky. Je to v souvislosti s vládními opatřeními. Co k tomu ještě dodat? A jak zmínil pan Prymula, tento vir zjevně oslabuje a průběh nemoci je stále lehčí.

Ale nic nemění na faktu, že masovou četnost rakoviny jak společnost, tak jako stát fakticky systémově neřešíme, a přitom prevence proti rakovině možná v mnoha oblastech našeho života možná je. Výše řečené ovšem nic nemění na tom, že je správně, že tady jednáme o novele školského zákona, která zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součást povinné školní docházky.

Takže víme, že některé školy to umějí. Pokud někomu nařídím, aby se doma učil prostřednictvím počítače, musí stát zajistit, aby takový zákon mohl poslechnout. Musí zařídit nejen počítač, ale také připojení. Přičemž hlavně internet v každé domácnosti by měl být do budoucna samozřejmostí. A zdarma. Říkám už dlouho, že se stát neměl zbavovat svého telekomunikačního operátora.

Už léta říkám, že by měl stát zajistit prostřednictvím vlastního operátora internet prostřednictvím celostátní WiFi zdarma do každé domácnosti, do každého státního subjektu, ať jsou to úřady, nemocnice, policie či školy.

Stačí se podívat, kolik kdo kde platí operátorům, a spočítat si, kolik by ušetřil.

Státní telekomunikační firma by samozřejmě komerční služby, mezi něž v tomto případě neřadí výše uvedené, to znamená, by se občané a státní instituce mohli připojovat k internetu zdarma, tím pádem by měli i volání vzájemně zdarma, tak ty další komerční služby by mohla poskytovat s mírným ziskem a ten by mohl být dalším příjmem státního rozpočtu. Stát už nemůže zvyšovat své příjmy zvyšováním daní a odvodů a musí si najít vlastní zdroje.

Ale myslím, že k celoplošnému pokrytí zadarmo se během pár let dopracují i tam.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Je zde faktická poznámka pana poslance Zdeňka Podala. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, rád bych se vyjádřil k navrhovanému zákonu, a sice k bodu číslo 1. K tomu však školy nemají dostatečně technické zázemí, finanční možnosti. Dozvěděli jsme se, že peníze za učitelem půjdou až koncem října, ale začátek školy, jak známo, je tedy v září.

Finanční prostředky uvolněné ministerstvem tuto negramotnost neřeší. Je omezena možnost věnovat se žákům přicházejícím z odlišného jazykového prostředí a celou věc navíc komplikuje inkluze, kde distanční způsob je více než diskutabilní. Tento odstavec je velmi vágní a dostatečně nespecifikuje požadavek ministerstva, například selekce vyučovaných předmětů distančním způsobem. K bodu 3. Praxe ukázala, že toto ve skutečnosti nefunguje, aby se škola přizpůsobila podmínkám dítěte.

Pokud mají příslušné technické vybavení samozřejmě. A pokud se nenajde řešení této situace, dojde k vyčlenění části žáků a studentů a zbytek bude prakticky nevzdělatelný. Děkuji.